Děkuji.

Děkuji za slovo.

To proběhlo, to trvalo dvacet let. Jsme právní stát a chceme dodržovat smlouvy, které byly uzavřeny? Ano, nebo ne? Nic jiného dnes na stole není.

Máte na to samozřejmě právo, máteli většinu. Ale to neznamená, že budeme žít v lepší zemi. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Veselého. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Kolega Benda je trpělivý. Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče, doktore práv, máteli pravdu, dá vám za tu pravdu nezávislý soud. O tom může rozhodnout jenom ten nezávislý soud. A obrátit se na ten nezávislý soud je právo každé fyzické i právnické osoby a označovat to za zločin, to je prostě věc vašeho vkusu. Nyní pan kolega Benda a připraví se pan poslanec Válek.

Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, paní předkladatelko, dámy a pánové. V deset hodin jsem přiběhl z rozhlasu s hrůzou, že nestihnu hlasování, přihlásil se, byl první přihlášený v rozpravě.

První drobounký dotaz, který vznesu a teď musím bohužel asi prostřednictvím jeho samého k panu předsedajícímu.